Já bych rád přivítal, kdyby tady třeba zaznělo: ano, v současné situaci je to pro nás velký konkurenční problém, ale do tří, pěti let budeme postupně pracovat na tom, abychom srovnali mzdové úrovně mezi západní Evropou a Českou republikou.

To bych viděl jako cíl, to bych viděl jako výzvu pro naši vládu, kterou by Poslanecká sněmovna měla podpořit, aby občan České republiky měl srovnatelný plat s občanem starých západních zemí. Děkuji. Pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. To jsou takové obecné proklamace, proti kterým nikdo nemůže vystoupit. Ale ekonomika má svá pravidla a politici je neurčují. A ti, kteří si myslí, že poručí větru, dešti nebo trhu, dopadnou špatně.

Ale tady náklady českým firmám zvyšuje parlament jiné země. Tak jednoduché to je. A to bychom neměli připustit. To je ten pravolevý střed. Vy věříte více regulacím, my věříme více otevřenosti, méně byrokracii, to je legitimní, a o to se přeme celou dobu v demokratické České republice a o to se budeme přít i nadále.

A to je naprosto v pořádku.

Neměli. Nemám nic proti cíli, aby se zvyšovala životní úroveň, ba právě naopak.

Ne že všichni jsou si rovni, ale někteří jsou si rovnější.

Tak si představte, co by se dělo, kdyby to byl nový člen Evropské unie. No, nebylo. To je poctivá odpověď. Děkuji panu předsedovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobré dopoledne. Děkuji za slovo, pane předsedající.

My tady řešíme nějaké anomálie. Já jsem byl v pondělí a v úterý na konferenci o hospodářské spolupráci, meziparlamentní konferenci v Bratislavě. Tam jsem slyšel jinou perlu.

Tady dávám otázku: bude se to platit v jaké výši?

Co jsem také na té konferenci slyšel, prostě další centralizace, další předávání moci do Bruselu.

Nepůjde ani, aby všude byla stejná nezaměstnanost, aby všichni přispívali do těch fondů rovnoměrně a stejně a aby i mzdy byly stejné. Dostáváme se k podstatě věci, jestli ten moloch může vlastně fungovat.

Jestliže nikdo takový není, rozpravu končím. Pan poslanec Zbyněk Stanjura nenavrhuje usnesení Poslanecké sněmovny k této odpovědi. Děkuji a končím tuto interpelaci.

Nicméně pan ministr není přítomen, je omluven. Navrhuji hlasování o přerušení této interpelace do doby přítomnosti pana ministra. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Zahajuji hlasování o přerušení této interpelace do přítomnosti pana ministra Mariana Jurečky. Kdo je proti?

Já se omlouvám. Podle legislativy to měla navrhnout paní poslankyně Pěnčíková. Tím jsme se z toho dostali. O slovo se hlásí paní poslankyně Pěnčíková. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane předsedající.